My se bavíme o zbytečném formuláři. Můžete tady právnicky kroužit, jak je to jiné. Dneska už proběhlo druhé čtení zákona o dani z příjmu, nevšiml jsem si, že někdo z vládní koalice, třeba vy z hlediska právního experta, navrhl vyřešit pozměňovacím návrhem problematickou účinnost sněmovního tisku 612. Kdo tady mate veřejnost? No to už nepůjde. Nevím, jak bychom se k tomu zachovali. Ale opravdu, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana místopředsedy, nepřekládejte naše slova z češtiny do češtiny, nepodsouvejte jim jiný význam, já to také nedělám. Velmi často spolu hovoříme o tom, že máme vést boj korektně bez osobních útoků. Nyní pan předseda Fiala s faktickou poznámkou, po něm pan místopředseda Kučera. Prosím, pane předsedo.

Tak pane ministře financí, připomenu vám některá fakta. My jsme argumentovali proti kontrolnímu hlášení už na podzim v roce 2014, nesouhlasili jsme s ním, řekli jsme vám, v čem budou spočívat problémy. Měli jsme pravdu. My jsme respektovali to, že jste si to prosadili, byla to vůle většiny. Když jsme viděli, že to nejste schopni připravit, že na to nejste schopni připravit podnikatelskou veřejnost, že jsou s tím problémy, tak jsme na začátku listopadu včas navrhli odložení účinnosti. Vláda využila maximální lhůtu, kterou měla, zabránili jste nám v mimořádné schůzi. No a tak jsme tu dnes. Ale to není naše chyba, to je chyba vaše.

Ale já cynický nejsem, protože nechci mít politický úspěch své vlastní politické strany na úkor podnikatelů, na základě experimentu s podnikateli, jak to děláte vy. Ti podnikatelé nejsou hloupí, jak si vy myslíte. Oni dříve či později poznají, a poznávají to už teď, kdo skutečně hájí zájmy poctivých podnikatelů a kdo hájí svoje zájmy a chce podnikatelské prostředí zkomplikovat, vytvořit nerovné podmínky a právě ty poctivé střední a drobné podnikatele zasáhnout. S další faktickou poznámkou pan místopředseda Kučera, po něm pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Šánová. Ke kolegovi Foldynovi, který tady vytáhl oblíbené restituce, bych chtěl připomenout, že restituce finanční vyrovnání 60 mld. celkem, zato solární tunel 42 mld. každý rok, schváleny díky pozměňovacímu návrhu vaší kolegyně z ČSSD. K panu poslanci Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Je mi jasné, že se drží marketingové linie, kterou mu poradili jeho marketéři, aby neustále připomínal tu neochotu platit daně a podporovat tu nerovnost atd. Podnikatelé to samozřejmě uvidí v těch konkrétních krocích. Nicméně ten hlavní důvod, proč jsem vystoupil, je to závažné prohlášení pana ministra Babiše, které tady zaznělo. Pan ministr Babiš tady, dle mého tedy, vyhrožoval koaličním partnerům, že pokud nebudou spolupracovat, tak že nebude žádná novela. Dokonce tomu poslanci za ANO zatleskali.

A poslanci ANO mu tleskají.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ano, já to zohledním. Ta otázka zní, pokud by platilo, že skutečně jsme neudělali nic pro výběr daní, naopak se snažíme, aby vybírány nebyly, jak je to možné, že za naší vlády se ze základu produktu vybralo percentuálně více daní než za té vaší. Já se opírám pouze o čísla Ministerstva financí.

Takže jak je to možné? A jak je to možné, že naopak po odchodu naší vlády a nástupu té vaší, přestože se tržby Agrofertu zvyšují, tak jeho daňové odvody se neustále snižují? Tohle mi také není úplně jasné, jak je to s tím bojem proti daňovým únikům. A potom jedno doporučení k onomu překládání do češtiny. To, co jste řekl vy, pane předsedo Faltýnku, neodpovídá mým formulacím. A pokud opravdu chcete někomu dělat tlumočníka, tak doporučuji, abyste tuto službu poskytl svému předsedovi strany a své primátorce hlavního města Prahy. My jsme schopni v češtině své myšlenky formulovat sami. A v tomto případě skutečně souhlasím s poměrně tvrdým stanoviskem vašeho předsedy strany, že někteří imigranti jsou nesmírně nebezpeční pro Českou republiku. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, vážení kolegové.

To tady nezaznělo.

Ještě ke kolegům zprava, prostřednictvím pana předsedajícího.

Ten, kdo chce, tak si informace najde. Proběhl nespočet školení.